Tato oddělená účinnost je, řekl bych, nejnebezpečnější částí toho komplexního pozměňovacího návrhu, protože tam vkládá rok, po který všichni odpůrci zákona o Registru smluv, a určitě víte, že jich není málo, budou vyrábět argument za argumentem, proč tento zákon je zbytečný, proč vlastně nic nepřináší a proč vlastně je potřeba ho zrušit, ještě než přijde jeho sankce v účinnost.

Je to dostatečný čas. Určitě je to dostatečný čas, protože samotný Registr smluv už je od roku 2013 na portálu veřejné správy. Funguje a existuje a je tím pádem už dva roky odzkoušen vkládáním mnoha desítek subjektů a stovek až tisíců smluv, které do toho systému vstupují. A když bych odhlédl od české zkušenosti a praxe, tak ještě můžu přidat i Slovensko, kde trvalo naprogramování tohoto registru tři týdny, stálo 20 tisíc eur a provoz první roky vyšel na 4 500 eur.

Když ho shrnu ve zkratce, tak vkládá znovu do komplexního pozměňovacího návrhu to, co z něho bylo vyňato, a to aby byly zveřejňovány i objednávky a faktury. Proč tyto objednávky a faktury? Protože se uzavírají rámcové smlouvy, pod kterými neuvidíme, co za nimi protéká. Uzavírají se, mnohdy se dají obcházet smlouvy i tím, že se samozřejmě uzavře objednávka i na velice vysoké částky. A v obou těchto případech, ať už objednávek, nebo faktur, není žádný problém jenom zveřejňovat to, co už se dneska datově v počítačích jednotlivých veřejnoprávních institucí vyskytuje. Takže z toho důvodu navrhuji i rozšíření o objednávky a faktury tak, aby transparentnost byla skutečně úplná. Děkuji za pozornost. Nyní pan poslanec Stupčuk, připraví se pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, ne že by mě zcela odpovědi pana kolegy předkladatele uspokojily, ale znovu připomínám, že jste se nevypořádal s oním argumentem absence opatření proti nečinnosti, které může mít za následek to, že smlouva nevstoupí v účinnost. Považuji to za zásadní chybu, že zákon prostě v této podobě neřeší tuto situaci, která může znovu říkám být potenciálně zdrojem spousty žalob na náhradu škody. Jinými slovy, znovu kladu tu otázku.

A ta účinnost je odvislá od zveřejnění, tzn. ne od jejich konání.

Takže znovu vás vyzývám k odpovědi, abyste se vyjádřil k té situaci, kdy nedojde ke zveřejnění ve lhůtě 30 dnů, účastníci jsou v legitimním očekávání, že tak dojít má, je narušena jejich právní jistota a legitimní očekávání, a v řadě případů ta smlouva může být takové povahy, to plnění, že nesnese odkladu třeba dva, tři nebo vícero dnů.

A kdo bude posuzovat opět aplikaci jednotlivých výjimek? A ne vždycky ji musí aplikovat tím způsobem, který odpovídá přesně tomu zákonu. Takže se ptám, kdo bude posuzovat i tyto věci. A bude to ten správce registru?

Rozumějte mi. Nebo jestli to bude automaticky překlápěno a pak to bude zpětně zpochybňováno, když některé přijde a upozorní, že ta smlouva není uveřejněna v plném rozsahu, v jakém měla být, nebo byla nesprávně aplikovaná výjimka. Znamená to, že ta smlouva bude zpětně neplatná a se všemi právními důsledky, které to vyvolá, že se ti účastníci budou muset vracet, nebo nebudou? A pak je tady samozřejmě otázka, pokud budou nastávat při aplikaci konfliktní situace, který příslušný orgán bude řešit případné spory.

Pak nemusíme budovat tady nový centrální registr se všemi náklady, které to bude mít.

A poslední jenom obecnou poznámku. Dokonce zastávám názor, že je to hlavně poslanec, který má tu originární zákonodárnou iniciativu. V tomto smyslu říkám, ten návrh je legitimní. Ale z hlediska složitosti té materie a při absenci toho, aby každý z nás poslanců měl komplexní administrativní aparát, který je schopný posoudit všechny aplikační dopady, tak jsem přesvědčen, že z tohoto důvodu bylo vhodnější, aby takovýto návrh zákona byl předkládán vládou, tak aby skutečně mohly být všechny tyto dopady přesně posouzeny a změřeny. Pozměňovací návrhy jsou prostě jak kdy a je to různé.